Koneckonců to řekla i Evropská komise.

Nicméně asi to bude spíš dotaz na váš názor, protože pan premiér tu zde dnes není.

Na druhou stranu my musíme umět jasně říct prostě svůj názor, a někdy je pravda, že prostě musíme i tu diskusi přiměřeně vyhranit. Ale v každém případě to nic nemění na tom, že jednáme dál. Nechci říct v tuto chvíli úspěšně, protože jsme na samém počátku.

Diskutujeme nad parametry, řešíme to po právní stránce, řešíme to i po té ekonomické stránce. A co je důležité, velmi intenzivně komunikujeme i s našimi sousedy. Samozřejmě čas od času se objeví vždycky nějaká zpráva spíše politického charakteru, že ten či onen politický činitel, ať už z regionu, hejtman atd., zejména z Rakouska, pronese nějaké silné prohlášení. Já se potkávám s jednotlivými vládními představiteli Rakouska i Německa.

Ale současně férově všem říkáme, že to rozhodnutí je na nás, a my si musíme prostě o energetické soběstačnosti a samozřejmě i o energetickém mixu rozhodnout sami. Tak děkuji.